Děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 26, což je návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a navrhl jeho pevné zařazení na příští úterý, to znamená 13. 5., do bloku prvních čtení za již pevně zařazené body. Pokud to je na příští úterý, tak zatím žádné pevně zařazené body nemáme.

Ano, děkuji. A je to tedy bod 26. Dobrá.

Já bych prosil o pevné zařazení bodu číslo 3, sněmovní tisk číslo 70, vládní návrh zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, na dnešní odpoledne po již pevně zařazených bodech. A stejně tak v návaznosti na to bod 34, sněmovní tisk číslo 74, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě atd.

Děkuji vám velmi mnoho. Další přednostní práva nevidím, takže dám slovo řádně přihlášeným. První je paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Kolovratník, potom paní předsedkyně výboru Němcová a pan poslanec Koskuba. Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o zařazení nového bodu, který zdůvodním, a taktéž jeho název navrhnu na závěr svého vystoupení.

Policie uvedla, že se potyčkám podařilo zabránit. Nicméně jeden z důstojníků Ministerstva vnitra Ukrajiny tvrdí, že později byl vydán rozkaz ke stažení jednotky z místa událostí. To dalo převahu nacionalistickým teroristům. Extremisté potom budovu zapálili a lidé, kteří se v ní ocitli, zůstali zablokováni.

Některým aktivistům žádajícím federalizaci Ukrajiny se podařilo z hořící budovy uniknout. Útočníci nakonec odstranili i lešení, které únik před požárem umožňovalo.

To, co se dnes na Ukrajině děje, demonstruje nebezpečnou demoralizaci bezpečnostních složek, jejich neschopnost zabezpečit právo a pořádek na Ukrajině, ochránit životy a majetek občanů.

A jestliže mi dnes na tiskové konferenci prostřednictvím předsedajícího pan šéf poslaneckého klubu ČSSD řekl, že to nepřispěje ke zklidnění situace, tak já říkám, že máme jako Parlament České republiky právo vědět, co naše vláda podnikne v tom, aby lidé neumírali, nebyli vražděni v akci, kterou jsme jinak do této chvíle nebo vy jste jinak do této chvíle veřejně podporovali. Pan poslanec Kolovratník má slovo. Připraví se paní poslankyně Němcová. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já budu podstatně stručnější než moje předřečnice. Dovolím si požádat o posunutí a zařazení několika volebních bodů. Konkrétně prosím o vyjmutí pevně zařazeného volebního bodu číslo 64, Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, a to vyjmutí ze zítřka, ze zítřejšího dne, až na středu 14. 5., a pevné zařazení tohoto bodu společně s novými volebními body, a to číslo 73, Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a 67, Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.

Děkuji. Paní poslankyně Němcová má slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já přicházím s návrhem bodu, který Poslanecká sněmovna musí podle jednacího řádu na svůj program zařadit, ale já formálně musím tento návrh vznést. Týká se žádosti Policie České republiky, a ta žádost je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání paní poslankyně Kailové. Ta schůze právě probíhá. Neznamená to pro nás, že musíme ten bod uzavřít. Neznamená to, že musíme na té schůzi hlasovat, nicméně zařadit do programu jej musíme.